To je kompromis, který nabízím, protože jsem si vědoma rozložení politických sil a vědoma toho, že když prostě to budete chtít, tak toho dosáhnete.

No, znamenalo by nesporně další administrativní náklady státu na ten digitální projekt, ale zároveň by nepřinášelo nic těm, kteří nějaké elektronické nástroje používají, třeba pro to, aby zvládali dobře management své restaurace, aby měli v tomto směru i nástroj na to, jak kontrolovat i fungování svého vlastního podniku. To je důležité říct. No, ty přece mají sloužit k tomu, aby lidem obecně ulevily, aby jim umožnily dělat věci snáz.

Děkuji.